I já děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Berdychová, která bude interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou.

Můžete nastínit aktuální priority v této oblasti? Děkuji a poprosím paní ministryni o reakci.

Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážená paní poslankyně, děkuji za spíš komentář a následně poslední otázku. A cestovní ruch je prioritou i této vlády, což dokazují i snahy naší vlády, orientace i na jiné trhy, než jsme byli dosud zvyklí, což bych ráda následně zmínila, i na jaké země se chceme orientovat. Úplně nesouhlasím s tím, že by vnímání České republiky bylo v zahraničí roztříštěné. Asi to nebude úplně tím, že se řekne cestovní ruch, ale možná je to i jinými vlivy než opravdu jenom agendou cestovního ruchu. Nicméně vás zde mohu ujistit, že Ministerstvo pro místní rozvoj i po mém nástupu činí veškeré aktivity k tomu, aby cestovní ruch byl jedním z takových silných aktérů pro zvýšení našeho HDP, aby za několik let se stal možná i součástí průmyslových odvětví. To je takový hlavní cíl zvýšit příjmy z cestovního ruchu. Podle kompetenčního zákona je Ministerstvo pro místní rozvoj odpovědno právě a má v gesci cestovní ruch jako takový. Když někam jedu a setkávám se s mnohými právě i profesními organizacemi i starosty a ostatními, když se ptám, co to je cestovní ruch, tak mi všichni řeknou: postavit hotel nebo rekonstruovat památku. Ale to není cestovní ruch. A takto je možná i trošičku chybné vnímání ze strany možná i některých asociací nebo i ostatních aktérů v oblasti cestovního ruchu, co to vůbec je.

Toto se nám nepodařilo ani zvrátit. To je prostě názor a ty finance na cestovní ruch prostě již nepůjdou. Nicméně co já se snažím na MMR učinit, je jednak dát koncepci na Ministerstvo pro místní rozvoj, která tam sice je, ale já bych tam chtěla vidět opravdu priority, které bude MMR implementovat, což jsem neviděla, že se dosud činilo, a druhá strana je samozřejmě naše agentura CzechTourism. Též nejsem úplně oprávněná sdělovat veškeré detaily ohledně této agentury v tuto chvíli jako i statutární orgán MMR.

O co já ještě nyní usiluji, a my jsme si až teď byli schopni zmapovat, jaká zahraniční zastoupení opravdu máme. A samozřejmě tam budu činit také některé změny, protože máme zahraniční zastoupení i ve státech, kde k nám už například ti turisté nejezdí. To nemá smysl. Takže bych ráda převedla i toto zahraniční zastoupení někam jinam. Protože se vláda dohodla, že tento zákon postoupíme do druhého čtení až poté, co Ministerstvo pro místní rozvoj a již na mé úrovni vyjedná s Českou asociací pojišťoven jejich postoj právě k tomuto zákonu, protože cílem tohoto zákona je vyšší ochrana našich spotřebitelů.

Vzhledem k tomu, že jsem právě dnes obdržela informaci, že jistá pojišťovna obnovila žalobu na Ministerstvo pro místní rozvoj právě ve vztahu k cestovnímu ruchu, je na zvážení, jaký postoj bude mít i naše vláda právě vůči zákonu 159 a ve vztahu k pojišťovnám, které nám v podstatě daly najevo, že nejsou úplně připraveny pojišťovat cestovky a naše spotřebitele. Nedám do druhého čtení zákon, kde si nejsem jistá, že budou ochráněni naši spotřebitelé a naše podniky.

Ptám se paní poslankyně, zda chce položit doplňující otázku. Není tomu tak. Prosím dalšího vylosovaného a tím je pan poslanec Holík, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra Mládka. Prosím, máte slovo.

Rád bych předložil interpelaci jednoho z našich občanů.